Stali jsme se závislí hodně na dovozu, nezměníme to mávnutím kouzelného proutku, ale je to jedna z vizí naší vlády.

Děkuji.